Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, přeji pěkné jitro. Tato novela zákona o regulaci reklamy a dalších zákonů, nebudu to vypočítávat, je implementací směrnice Evropského parlamentu o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu.